Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď v tom zákoně o rozpočtovém určení daní, který určitě budu podporovat, pokud nebude podpořen ten přílepek pana poslance Klašky, dáváme přece 8,5 miliardy z rozpočtového určení daní.

To se rozhodně nedá označit za částku, která je zanedbatelná. Další čtyři miliardy ve státním rozpočtu díky tomu přílepku jsou prostě pro státní rozpočet nepřijatelné. Děkuji. Nyní pan poslanec Votava. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nechám na každém, ať se zachová, jak se zachová, ať hlasuje, jak hlasuje, je to samozřejmě jeho právo.

Ve velmi špatném stavu.

Nemůžeme se na to dívat jenom z hlediska kraje, prosím vás, nebo krajů, že je to krajská záležitost, dvojky a trojky.

Ale nechám na každém, ať se zachová, jak se zachová. Já vám děkuji.

Někdy to, že jsou blízko volby, je docela dobře.

Ostře proti.

Nesouhlasné stanovisko. Mám citovat ta silná slova? Úplně rozcupoval argumenty vlády, ukázal té vládě, jak se hluboce mýlí, protože vládě říká, že je to nedostatečně komplexní, nevyvážená změna, nejsou na to peníze atd. Takže já jsem rád, že nám vládní kluby daly, sice pozdě, ale přece jen, za pravdu. A kdybychom měli víc času, bohužel máme málo času, tak bych vám citoval ze stenozáznamu.

To jsou dva hlavní důvody. Abych tak rozdával ty politické šťouchy rovnoměrně, tak doufám, paní poslankyně, pane hejtmane, že nemáte nachystané oslavné články, jak hnutí STAN prosadilo změnu RUDu.

Nechám se mile překvapit.

Sám jsem byl tomu tlaku vystaven, protože taková ta iluzorní představa, že zavážu nějaké peníze, pošlu do jedné části státního rozpočtu, tak ta jedna část má vymalováno a je úplně jedno, co bude s tím zbytkem.

Je to úplně k ničemu.

Vypsání titulu, podávání žádosti, kontroly žádosti, vyplacení peněz, kontroly plnění atd. Takže je to takové jakoby rychlé řešení.

Ne že bychom nechtěli podpořit kraje, ale nic neřeší.

Padesát procent výnosů, to je úplně mimo realitu.

Tak tady zní dotaz třeba na pana poslance Klašku, když tam dal 50 % toho výnosu do SFDI, jak tento výpadek vykompenzujeme v rámci státního rozpočtu a dalších výdajů státního rozpočtu.

Za prvé si myslím, že peníze nemají mít mašličky, protože to jenom vytváří prostor pro ty zbytečné byrokratické systémy.

Kterýkoliv. A když se podíváte na to, kolik manévrovacího prostoru má každá vláda, tak je to hrozně málo.

Říkám, je to pro každou vládu.

To je nefér, to je mina. Dává za pravdu opozici.

A najednou to nevadí.